Tak.

Takže v tuto chvíli pět faktických poznámek. Prosím, pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Ten pacient zemře.

Ale zemře až druhý den. Vracíme se někdy k tomu, že se to stalo už před deseti lety? A to tady máme. My se stále dozvídáme, co udělaly generace před námi, a neřešíme to, co udělala generace teď. O tom bychom měli hovořit. Mně je to úplně jedno, já nic nepředjímám. Já jsem skutečně velmi, velmi nestranný v této věci.

To je přeci nesmysl. Tohleto povídání, tahleta argumentace, to, co říkal pan předseda vašim prostřednictvím, to je naprostý nesmysl. Obrátit se k tomu, že někdo před deseti lety kradl, tak to přece nemění to, jestli kradl dneska někdo. Máme řešit něco jiného a máme najít pravdu! A ne říkat to, co proběhlo před deseti lety! Prosím, pane poslanče.

Také bych chtěl doplnit pana předsedu Faltýnka, že pokud tady mluví o zveřejnění materiálu zaslaného Evropskou komisí, tak standardem u diplomatických materiálů bývá, že musí se zveřejněním souhlasit obě strany, tedy jako Evropská komise, tak Česká republika. Česká republika zastoupená tedy vládou Andreje Babiše.

Vážení kolegové, kolegyně, děkuji. Velmi mě mrzí, že já musím využít faktické poznámky. Na druhou stranu rozumím tomu, že se vám vůbec nehodí do krámu, abych vystoupila a věci uvedla na pravou míru. Takže dovolte mi aspoň v těch dvou minutách tedy říci, jak se věci mají. Auditní zpráva je apolitická záležitost. Není adresátem té zprávy ani jedno z ministerstev, ale příslušné řídící orgány.

Těch bodů je sedm.

My se můžeme vyjádřit, zda vůbec s těmi závěry souhlasíme nebo nesouhlasíme.

To jednání, jak tady řekl pan poslanec Faltýnek, pan komisař Hahn je opravdu běh ještě na velmi dlouhou dobu. Kdybyste mi dali prostor, tak bych velmi ráda odpověděla např. paní předsedkyni Pekarové, že samozřejmě že požádáme oficiální Evropskou komisi o stanovisko, zda můžeme, nebo nemůžeme zveřejnit, jako jsme to udělali u předběžné zprávy, všechny ty odpovědi máme.

Tak to byla paní ministryně. Takže máme tady ještě dvě faktické poznámky. Ano, máme dvě faktické poznámky. A pravdou je, že paní ministryně je tady přihlášena hned následně do obecné rozpravy. Nicméně faktické mají přednost. Děkuji za slovo. Až se budu mít za co omluvit, tak se milerád omluvím, paní ministryně. Gratuluji. Nevyužiji vaší nahrávky a nepovedu debatu o řídících orgánech. Nemyslím si, že to máme zrovna vést dneska. Andrej Babiš říká, že se zachoval přesně podle toho, jak říká lex Babiš, a proto vložil majetek do svěřenských fondů.

Slyšíme tady pohádky roky od Andreje Babiše, že jeho firma není založena na přímých dotacích.

Já neznám lidské právo čerpat dotaci. Neznám lidské právo čerpat investiční pobídku. Vy to možná takhle chápete.

Tak nyní mám tady tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Mě by zajímalo, kolik z těch 30 miliard, s kterými tady operují poslanci hnutí ANO, Česká republika vymohla po těch subjektech, které porušovaly zákon za těch uplynulých šest let, kdy bylo hnutí ANO ve vládě. Tady se pořád mluví o nějakých 30 miliardách, co tady ODS a ČSSD a já nevím kdo všechno jako způsobily, že jsme o to údajně přišli, tak mě by zajímalo, co tedy ta vláda udělala za těch šest let pro to, aby to vymohla, a kolik to bylo. Ale ještě víc mě zajímá, protože tohle se obávám, že nezvládnete, když jste to za těch šest let nejspíš nezvládli, tak by mě zajímalo, jestli můžete zaručit, že budete vymáhat ty korekce budoucí.

Zatím jsou to poslední dvě přihlášky, které tady mám, co se týče faktických poznámek. Takže paní ministryně, máte slovo, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Bohužel takto ve faktických poznámkách, takže po dvou minutkách. Nicméně mně asi nepřísluší nic jiného, než odpovědět panu Stanjurovi prostřednictvím vás, pane předsedo, že když říká, že se nemá za co omlouvat, tak mně dovolte ještě jednou citovat slova pana komisaře Hahna, který řekl: